Ale co si myslím? Že je důležité, jak se ten systém v čase mění.

Prostě spousta lidí a uživatelů do toho dala data, která neměla potvrzena z hlediska vakcín, a v tom případě se celá věc zkomplikovala.

Je to opravdu nehoráznost.

Děkuji za slovo.

Já vám řeknu, jaký amatérismus, který jsem zažil zase na úrovni města. Ve chvíli, kdy a nebudu teď, aby to nebylo... abych neříkal, která strana navrhla to, že očkovací centrum bude v hospicu. Úžasná záležitost. Z našeho nejmenovaného kraje očkovací centrum na krajském úřadě, který nebyl vhodný, a tak dál.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Ke všem třem předřečníkům prostřednictvím předsedajícího bych chtěla uvést na pravou míru to, co se tady snažíte zase posunout a demagogicky říkat jinak, zejména pan poslanec Volný.

A ještě jednou velký obdiv všem těm, kteří jsou do těch očkovacích center zapojeni. Ale další věc. Děkuji vám.

Já budu velice krátký, ještě se trošku zmíním o softwarech ve zdravotnictví.

Vy totiž hovoříte o něčem, co vůbec nevíte. A vzhledem k tomu, co se teď podařilo, tak to je neuvěřitelná záležitost.

A to samé je teď s tím registračním . Za mě to je logické. A druhá věc za mě.

A je to poukazování, samozřejmě je to technika, je to software, který nějakým způsobem nemusí být dokonalý, ale za tak krátkou dobu, jak to bylo vytvořené, to funguje úžasně.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom velmi krátce ke kolegovi Davidovi Kasalovi vaším prostřednictvím.

Druhá poznámka k tomu, co tady zaznívá v kritice na paní předsedkyni Pekarovou Adamovou.

To není pravda. A stejně tak ten dnešní bod.